Já v mnohém s Rekonstrukcí státu nesouhlasím, ale tady v tom nesouhlasím ani s kolegou Markem Bendou, protože zástupci Rekonstrukce státu, kteří byli na pracovním setkání, dokonce sami tvrdili, že na půdě této Sněmovny byl přijat zákon přísnější, než si představovali oni.

A pak ještě, a to možná by byla prosba na pana ministra spravedlnosti, zaznělo, že ještě prováděcí vyhláška vyžaduje on tady není vyžaduje ještě více zdravím vás, pane ministře že údajně vyhláška, nebo prováděcí předpis, který máte, je ještě přísnější, než je stanoveno v tom zákoně. A na vás, pane ministře, je veliká prosba, protože my jsme opravdu mnohé komunální politiky dostali do neřešitelné situace. Oni mají pracovní smlouvy, ve kterých mají uvedeno, že nesmí dávat informace o svých platech, a současně to po nich zákonem požadujeme. Já bych chtěla poprosit zástupce v té pracovní skupině, kteří budou se podílet na návrhu kompromisním, aby opravdu zvážili, zda není možné tam ještě dát přechodné ustanovení nesankcionování stávajících komunálních politiků, kteří nevěděli, do čeho jdou.

Děkuji paní poslankyni.

Tak paní poslankyně nebyla ovšem faktická poznámka, ale přihláška do obecné rozpravy. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla sdělit stanovisko klubu sociální demokracie. A jenom bych chtěla říct, že samozřejmě z hlediska debat, které vedeme napříč politickými stranami, podporujeme takové řešení, aby všichni tedy funkcionáři spravedlivě i nadále odevzdávali oznámení do registru.

To znamená, abychom z hlediska přiměřenosti k tomu veřejnému zájmu a transparentnosti přihlédli i k ochraně práva na soukromí. Z mého pohledu mohu říct i tolik, že jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu toto pokládám za zcela proporcionální a že ten směr je i z hlediska ústavnosti podle mého názoru správný. Takže tolik stanovisko sociální demokracie. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, paní poslankyně, faktickou poznámku. Děkuji, pane místopředsedo. Já mám možná to štěstí, že já jsem na rozdíl od kolegyně Langšádlové, vaším prostřednictvím, Rekonstrukci státu nikdy nic nepodepsala, protože se já žádnými lobbisty vydírat nikdy nenechám. Možná o tom nevíte, kolegyně, kolegové, možná o tom třeba ví část výboru pro obranu, kde jsem na to několikrát upozorňovala, ale Rekonstrukce státu, a kolega z Pirátů tomu říkal sprostěji, než tomu budu říkat já, dávali takzvané držústné některé resorty Rekonstrukci státu, konkrétně Ministerstvo obrany v jednom roce tuším, že to bylo kolem půl milionu korun, v dalším roce to bylo něco kolem čtvrt milionu korun.

Jak říkám, já jsem Rekonstrukci státu nikdy nepodlehla, nic jsme jim nepodepsala a moc dobře jsem věděla, proč tak činím. Tak děkuji. A ještě předtím mám tady přihlášky do obecné rozpravy, dvě, ale s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Promiňte prosím, jenom zareaguji na paní poslankyni Černochovou.

To nebylo žádné držhubné, to byla obyčejná korupce. Tak děkuji panu poslanci Kalouskovi, tak teď tady mám další faktickou poznámku. Tak moment. Takže mám tady do obecné rozpravy paní Věra Kovářová, potom mám pana poslance Výborného a pan poslanec Bartoš se hlásil taky. Takže v tomto pořadí vás požádám. Děkuji za slovo. Dovolte, abych v rámci obecné rozpravy navrhla, aby pro sněmovní tisk 33 došlo ke zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na sedm dnů. Tak, děkuji, paní poslankyně. A teď poprosím pana poslance Výborného.

Mám dva návrhy. K sněmovnímu tisku číslo 34 navrhuji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu zkrátit lhůtu na projednání zákona na sedm dní. A druhý návrh navrhuji, aby garančním výborem pro projednání tohoto návrhu byl výbor ústavněprávní a aby návrh dále projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je to plně v kontextu dohody ze včerejší pracovní skupiny pana předsedy Vondráčka. Tak, děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vyjádřit k tomuto zákonu. Možná trošku nám ta debata utekla směrem, že se tady řeší nějaká Rekonstrukce státu nebo ne. Tady je legislativa, která měla v první řadě za úkol ztransparentnit zvolené zastupitele na všech úrovních. Vy jste jistě také vyplňovali do toho registru výše svých příjmů, svůj majetek, svoje nemovitosti, svoje půjčky, svoje finanční závazky, svoje firmy. Ta debata, která vznikla, a je zcela validní, jsou obce a jsou zastupitelé, funkcionáři nebavíme se o všech zastupitelích kteří jsou v režimu neuvolnění, a skutečně jim zveřejňování některých údajů může činit problémy v rámci vůbec existence v té komunitě, v které třeba starostují nebo dělají místostarostu, a v některých případech se můžou dostávat do střetu třeba v rámci svých smluvních závazků vůči zaměstnavateli, kde je podmínkou, že nebude tento zveřejňovat svoje příjmy. Teď ta otázka, která zazněla. Je toto diskriminační? Ano, na malých obcích toto může být problém, skutečně ti lidé jsou ve své podstatě dobrovolníci.

Tam se vypustil ten paragraf, nebo respektive odkázalo se na tu definici neuvolněných, a v tu chvíli by toto platilo, tento zákon, tato povinnost, vlastně pouze pro uvolněné a pro všechny neuvolněné by tato povinnost již nebyla. To není správné řešení. V druhém návrhu, který...